Já dám samozřejmě přednostnímu právu slovo. Ale dříve než tak učiním, jenom upozorňuji, že jsme uzavřeli obecnou rozpravu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já nevím, jestli pan ministr financí nechtěl poslouchat, anebo neposlouchal.

Ano, vy jste snížil stav finančních rezerv. To je pravda. Ale vy jste vyrobil dluh 78 nebo 105 miliard a přitom jste absolutní zadlužení snížil. Každý, kdo studoval matematiku nejpozději v druhém ročníku základní školy ví, že to není možné. V tom zákoně o finanční ústavě, který předkládáte, taky říkáte, že ten dluh vůči HDP bude očištěn o stav finančních rezerv, a je to dobře. Ale reálně to neovlivňuje celkové zadlužení veřejného sektoru vůči HDP.

A my to nijak nekritizujeme. To, že jste ty peníze uložil a vydělaly 260 milionů korun, taky nekritizujeme. Takže nebraňte se kritice, která není. V tom jsme vás naopak pochválili. Ale nejste první ministr financí, který to dělá. Nejste první ministr financí, který snížil stav finančních rezerv státu.

Je to jednoduché.

Nic jiného. Kolik se vybere za tabák, teprve uvidíme. Tehdy jste se smál.